A proč to tak je? Protože ta pravidla hlavně evropská jsou neuvěřitelně komplikovaná.

Ale bylo předsednictví, mohli se to trošku zvednout, toto téma.

Prosím, máte slovo. My jsme pouze vás konfrontovali s tím, což je přece normální věc opozice, že jste říkali, ještě na podzim minulého roku to řekl pan kolega Nacher správně, nedáváme to s tím rokem 21, že se tyto, tyto, tyto daně nezvednou. Tečka. Jinak, co se týká toho tzv. katastrofálního stavu. Já s vámi souhlasím. Ani ne řecká, ani ne nic, to je pravda. Obojí je špatně. Ale tak nám tedy teď řekněte, pane ministře financí, jestli souhlasíte s tím, co zde říkal pan premiér, že stav českých financí je katastrofální. Možná si to překládám špatně, možná jsem hloupým člověkem, ale když někdo řekne katastrofální, já si to dávám do kontextu s tou řeckou cestou. Tak jenom řekněte, je katastrofální, nebo není katastrofální?

Je to regulérní diskuze.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pane premiére, já bych si chtěla objasnit jeden jediný okamžik, a to, jestli jsme tady na sněmovně už řešili důchodovou reformu, nebo nikoliv. Protože jak pan ministr financí, tak pan ministr práce a sociálních věcí konstatovali, že změna zákona o důchodovém pojištění jsou jen parametrické změny, že důchodová reforma bude představená až někdy na podzim a že snad, možná bude diskutovaná s opozicí.

Děkuju za odpověď. Děkuji.

Tím pádem budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Máte slovo. Děkuji za slovo. No, já budu reagovat na pana ministra. Koalice by s opozicí měla vyjednávat o věcech, které jdou nad rámec tohoto období. Pan premiér to nazval slovem horizont tohoto období. A já tady řeknu tři konkrétní příklady, u kterých jste to vůbec neudělali. První byl zákon o důchodovém pojištění, to jsme probírali v úterý. Rozhodně nad rámec tohoto volebního období. Ne, ne, ne.

Tak tam snad jednat budete. A čtvrté je třeba součást tohohle balíčku, jsou ty změny už stavebního spoření, což je produkt, který tady je 30 let, který má obrovskou setrvačnost, obrovský doběh ještě daleko za vás, daleko za několik volebních období.

Vy to prostě tlačíte silou. To znamená, že se pak nemůžete divit, že se také může stát, že po příštích volbách se některé ty věci vrátí. Tak já se pak, já pak připomenu panu premiérovi to jeho slovo, že rozhodování této vlády jde za horizont tohoto volebního období, ale bez dohody s opozicí, minimálně dohody, to jsem řekl silně, bez diskuse s opozicí.

A já vám děkuji. Všechno jsou to faktické poznámky. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Vážený pane premiére, já bych se chtěl vyjádřit k vaší poznámce o dotacích.

Ale bohužel žijeme v Evropské unii, a pokud se budeme starat o zrušení dotací v České republice, stávají se naše firmy nekonkurenceschopnými. A uvedu to proto, že nemám rád takové ty jenom obecné diskuse, na konkrétním případě.

Pokud se tyto dotace sníží pouze na české úrovni, je to poškození našich firem. Já tedy bych se velmi přimlouval za to, aby ten boj o zrušení dotací probíhal na celoevropské úrovni, ale nezasahoval jenom naše firmy.

Děkuji za slovo, pane předsedající, vážený pane premiére, vy máte obrovský dar. Vy když promluvíte, tak zvednete vlnu faktických poznámek, to je síla.

Pro ty lidi, kteří žijí na venkově, pro které to znamená strašně moc, prostě je to jeden z jejich mála způsobů, jak se můžou přes zimu dostat. Tak to mě tedy strašně mrzí. Nejenom, že neříkáte pravdu, ale ještě zdražujete život těm, kteří ho mají dost těžký i bez vás.

Děkuji. Jako další pan poslanec Jiří Mašek, připraví se paní poslankyně Ivana Mádlová, Roman Kubíček a další.

Nebudeme zvyšovat daně.